A co se děje nyní?

Pan ministr Válek na můj dotaz, podotýkám kuloární, řekl, že to je na dobré cestě a že i ty 2 miliardy by měl dostat. Úplně tomu nerozumím. K 14 miliardám pojišťovenským, o těch jsme tady hovořili hodně, a pan ministr má pravdu, že se to přežije pro tento rok. Ale už tento rok pojišťovny počítají s tím, že rezervy, které byly ve výši téměř 60 miliard, klesnou někde ke 40 miliardám, možná více, podle toho, jak se to bude dále ještě odehrávat.

Tam to neudržíme na těch 10 %, určitě přidání bude nutné. A v tomto kontextu jsme v situaci, že zdravotní pojišťovny plánují jenom 4% navýšení plateb nemocnicím a poskytovatelům zdravotní péče. My jsme se o tom bavili s pojišťovnami a ony to tak mají naplánované, drží to a řeknou, že ministerstvo je ochotno jednat maximálně o navýšení na úroveň 5 až 6 % nad dosavadní výši plateb zdravotnickým zařízením.

Tento rok skutečně ustojíme. A ještě bych chtěl říct a já jsem to říkal soukromě i panu ministru financí on mně také odvětil, že jsme udělali chybu, že jsme nedali pozměňovák na základnu pro valorizační automat pro výpočet plateb za státní pojištěnce.

Takže to je jenom výzva, a až bude možnost o tom jednat, tak bych k tomu chtěl vyzvat, protože jestli se chceme bavit o nějaké zaručené budoucnosti pro zdravotnictví, tak tohle je jedna asi z lepších cest.